Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám.

Ještě než přistoupíme k pořadu, tak dnes máme 1. června, kromě Mezinárodního dne dětí má dneska narozeniny náš kolega Jan Birke, všechno nejlepší. A pan poslanec a všechno nejlepší i panu poslanci Jiřímu Miholovi, ten má také dnes narozeniny.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš, pracovní důvody, Marie Benešová pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody. Dodatečně ještě dorazila omluva pana poslance Karla Schwarzenberga, který se omlouvá z pracovních důvodů.